Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterému tímto uděluji slovo.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vzhledem k tomu, že jde o zajištění poskytování zdravotních služeb v době trvání nouzového stavu a po nezbytně nutnou dobu po jeho skončení, tedy za krizové situace, navrhuje se, aby uvedené osoby mohli zaměstnat přímo jednotliví poskytovatelé lůžkové péče nebo poskytovatelé sociální péče, u nichž vyvstala naléhavá potřeba personálně zajistit poskytování zdravotní péče, a to za podmínek, které tento zákon stanoví. O této skutečnosti však mají povinnost informovat Ministerstvo zdravotnictví a místně příslušný krajský úřad, v případě lékařů pak též Českou lékařskou komoru.

Nepůjde tedy o samostatný výkon zdravotnického povolání, tak jak je to definováno.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Já vám děkuji.

Myslím, že nás je dostatečný počet.

Já děkuji za slovo, pane předsedající. Už takovou chybu neudělám jak v minulém bodě a znovu navrhnu zkrácení doby pro vystoupení poslance na pět minut v obecné i podrobné rozpravě, a to pouze jednou. O tomto návrhu budeme bezprostředně hlasovat. Kdo je pro omezení řečnické doby v obou rozpravách? Kdo je proti? Hlasování číslo 189, přihlášeno je nás v tuto chvíli 91, pro 66, proti 2, návrh byl přijat.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.